Za mě je velmi důležité, že se k návrhu vyjádřila spousta organizací, ale především že na něm spolupracovali a vyjadřovali se pracovníci Úřadu práce, protože, tak jak jsem říkala, zohledňuje to poznatky z jejich praxe. Pro mě je důležité, že to zvedá práva zaměstnanců, a to jak v oblasti našich národních zaměstnavatelů, tak právě i nadnárodních společností, že se jednotlivé termíny a pojmosloví sjednocují, což bude v konečném výsledku zjednodušovat práci především na úřadech práce. A víme, v poslední době jsme to projednávali tady několikrát, právě tito pracovníci jsou nyní pod velkým tlakem. Tolik za mě jako zpravodajku. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejsem úplným odborníkem na sociální právo, nicméně přečetl jsem si v důvodové zprávě, že Ministerstvo práce a sociálních věcí není úplně schopno definovat finanční dopad do státního rozpočtu, pozitivní či negativní. To je jedna z věcí, která tam je daná. Druhá věc. Rozumím tomu, že jdeme správným směrem, protože nadnárodní korporace při svých pobočkách v rámci výkladu úřadů práce... nebyl vždy stejný výklad, tak jako k firmám, které působily v České republice, tak zda dojde k tomuto napravení. Další věc je ohledně úřadů práce, a nechci předjímat, doufám, že to bude velmi dobré, kdyby došlo řekněme k vzniku insolvenčních řízení ve větší míře v souvislosti s energetickou krizí a válce na Ukrajině, zda kapacita úřadů práce v této agendě bude dostatečná a těm lidem pomůže.

Tak bych poprosil pana ministra o stručnou odpověď. Děkuji, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Pan ministr.

To prostě v této situaci nejde. Nevíme, kolik případně firem se může dostat do nějakých problémů, a jejich zaměstnanců, kteří potom tady tou úpravou jsou chráněni. Pokud jde o zatížení úřadů práce, tady já musím říci, že si nemyslím, že toto by bylo nějakým rizikem pro vývoj v příštím roce.

Děkuji. Ještě se hlásí paní zpravodajka a připraví se pan poslanec Kaňkovský.

Navíc, i tak jak se zmínil pan ministr, ani nemůžeme jinak jako Česká republika, protože chceme mít samozřejmě tuto oblast velmi dobře sladěnou s legislativou Evropské unie. Ale pro ty pracovníky je nesmírně důležité mít jasně dané termíny, lhůty. A není to jenom pozitivní pro pracovníky, kteří tedy vyplácejí ty mzdové prostředky, ale především pro samotné zaměstnance. A já jsem velmi ráda, že to jisté právní postavení se netýká jenom zaměstnanců našich, zaměstnavatelů českých, ale skutečně že to funguje i u těch nadnárodních, kde má podnik nebo firma v České republice pouze nějakou dceřinou společnost. Za nás tedy, za hnutí ANO, určitě budeme na tomto dál spolupracovat a hodnotíme to pozitivně, už jenom pro ten přínos pozitivní pro úřady práce. Děkuji. Děkuji. Než mu dám slovo, načtu omluvy.

Pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády. Já děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí, že tuto problematiku uchopilo, protože o problematice ochrany zaměstnanců slýcháme velmi často na schůzkách se zástupci odborů, profesních skupin, a i pro zaměstnavatele je to důležitá oblast z hlediska toho, aby byly vyjasněny některé problematické okruhy, tak jak o nich hovořil pan ministr a zejména potom paní zpravodajka.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jsme v obecné rozpravě. Je ještě někdo, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Zaznamenal jsem návrh na zkrácení lhůt. Ještě poprosím pak zopakovat přesně ten časový údaj. Obecnou rozpravu tedy končím. Nezazněl. Čili budeme se nyní zabývat

Kdo je proti? Hlasování číslo 72, bylo přihlášeno 138 poslanců, pro hlasovalo 111, proti nebyl nikdo.